Děkuji. Děkuji.

Jenom bych chtěla upozornit na to, že samozřejmě velmi dobře tu problematiku znám a za dva roky, co jsem zmocněnkyní, jsem poznala místa, o kterých přímo či nepřímo paní poslankyně Aulická hovořila.

Právě proto jsem hovořila o těch extrémech. Chceme to řešit, určitě je třeba najít nástroje, které ty zdravé myslím teď psychicky, mentálně rodiče budou motivovat k tomu, ve svém vlastním bytostném zájmu, aby děti posílali do škol.

Děkuji.

Velmi krátce, protože mi to skutečně nedá.

Nastudujte si to znovu a pořádně. Nevkládejte mi do úst prosím slovo, že ten zákon je nastavený nebo vymyšlený pro jednu skupinu lidí, a to navíc ještě pro nepřizpůsobivé. Nepřizpůsobivý jsem v některých věcech i já, slovo nepřizpůsobivý dokonce ani nepovažuji za nějaké urážlivé či sprosté, ale v tomto případě je to zákon pro všechny lidi. Pro všechny, prosím. Je opravdu na to, aby se zamezilo zneužívání dávek. Ke kolegovi Koláříkovi, prostřednictvím předsedajícího pane kolego, prosím, vy navrhujete, respektive skrze pozměňující návrh paní Richterové, zavedení výplaty kauce v rámci hmotné nouze, ale tam je potřeba si uvědomit nevím, jestli jste si zjišťovali současný stav dnes již existuje metodika, která umožňuje vyplácení kauce v rámci hmotné nouze, a nevím, zda je nutné to znovu nebo ještě více ukládat zákonem, zda není lépe to skutečně nechat tak, jak to dnes je a dle mých informací funguje. Já jsem ze Zlínského kraje, nemáme tak zásadní problémy s vyloučenými lokalitami a skutečně já se nestavím k tomu, že ten zákon je postavený na nepřizpůsobivé nebo jenom na lidi žijící ve vyloučených lokalitách. Ano, samozřejmě, i tam zasáhne, ale zasáhne všechny lidi, jak pozitivně, tak možná negativně, ale hlavně rovně pro všechny. A co se týká nezisku nezisk, prosím vás, za mě ven ze Sněmovny, podpořit jejich práci v terénu, ale už ne, prosím, agresivní výstupy neziskového sektoru ve Sněmovně. Děkuji.

My jdeme zcela opačně.

To je základ a potom může přijít něco podobného.

Děkuji. Děkuji za slovo. Patřím k těm, kteří tento zákon nepodporují. Jsem přesvědčen, že pokud bude přijat, tak přinese v praxi více škody než užitku.